Nevím, proč se bavíme o nějakých sněmovních dokumentech, pane zpravodaji. To je úplně jedno.

Je úplně jedno, v kterých sněmovních dokumentech tyto pozměňovací návrhy byly načteny. Já tomu vůbec nerozumím.

Pan zpravodaj. Já se nedivím, že pan kolega se v tom nevyzná. Ale s legislativou jsme dospěli k jedné věci. Legislativa Parlamentu České republiky mírně podhodnotila situaci podáním pozměňovacích návrhů pana poslance Laudáta, protože on stihl skoro identické pozměňovací uvést v různých dvou sněmovních dokumentech, ale nejsou zcela identické.

Ale my se musíme vypořádat se všemi pozměňovacími návrhy. Dobře. Budeme tedy pokračovat. Prosím.

Proto se hovoří o jedné skupině pozměňovacích návrhů pod písmenem E a o druhé skupině pozměňovacích návrhů také pod písmenem E. Nevím, nedokážu víc vysvětlit. Pokud potřebujete podrobnější vysvětlení, musí vám ho dát legislativa Poslanecké sněmovny. Prosím.

Já tedy nerozumím tomu, že to hospodářský výbor nezastavil, nehodil ten materiál legislativě na hlavu a neřekl spravte to. To přece není možné.

Zase přiznání viny je polehčující okolnost, to je třeba říct. Skutečně ne, protože nás legislativa vystavila zcela nezvyklé situaci.

Já vám také děkuji za vaši připomínku. Samozřejmě s tím souhlasím, že by se to do budoucna nemělo opakovat. Sami jste poznali, jak se to silně zkomplikovalo z hlediska procedury. A zase jsem vám nelhal na samém začátku, když jsem říkal, že je velmi složité v tom najít, který bod schválený vylučuje další body a podobně. Takže věděl jsem, o čem hovořím. Přesto bych vás moc požádal, abychom toto třetí čtení dokončili a dojeli už připravenou proceduru, protože už jsem vám i podrobně načetl, čeho se jednotlivé změny týkají. Přesně tak.

Stanovisko pana ministra.

Kdo je proti návrhu?

S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

Stanovisko výboru? Stanovisko pana ministra?

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Podle mých poznámek, pane předsedající, jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, které byly navrženy procedurou a jsou obsaženy v tisku 998/3.